Též zarážející je tradičně vysoká míra tolerance české společnosti ke konzumaci alkoholu mladými lidmi.

Takže nachází se asi podle výzkumu Státního zdravotního ústavu rizikoví konzumenti kouření je asi 74 % a těmi, kdo pijí škodlivě, 86 %. Tam budu trošku stručnější.

Na nárůstu se podílejí především uživatelé opiátů, pervitinu, injekčních drog, těch je asi 42 tisíc.

Nicméně z nelegálních drog jsou i nadále nejčastější zkušenosti s užíváním konopných látek, kterou uvedlo celkem 42 % studentů. Česká republika se tím umístila v rámci evropského srovnání opět na prvním místě. Takže vidíte, že situace je vážná. Jak v alkoholu, v kouření mladistvých i v některých typech drog jsme na prvním místě, což je nelichotivé. Chtěl bych říci, že Česká republika je jedinou zemí Evropské unie, kde je možno provozovat čistě kuřáckou restauraci. A třetí bod, celkem 30 % z těch, kteří začali kouřit před 18. rokem věku, uvedlo, že kdyby platil zákaz kouření v těchto prostorách, v kouřením by vůbec nezačali. Takže to je definice problémů.

Je tam snížení dopadu škod způsobených návykovými látkami v rovině sociální, bezpečnostní a hospodářské. Jde o posílení ochrany před účinky nepřímého tabákového kouře a rozšiřování nekuřáckého prostředí, omezení dostupnosti tabákových a souvisejících výrobků, zavedení nových povinností pro provozovny stravovacích služeb vedoucích k omezení dostupnosti alkoholu a zajištění dodržování zákazu prodeje nebo podání alkoholu dětem a mládeži. Pak je tam též samozřejmě organizace, koordinace a provádění národní protidrogové politiky. Zkvalitnění právní úpravy v případě problematiky záchytných stanic, ale tam se ten problém trošku přesouvá do zákona o specifických službách.

Je tam návrh samozřejmě o rozšíření dalších kontrolních orgánů. Často se mluví o dopadech, že to bude mít negativní vliv na státní rozpočet. Není to pravda. Celospolečenské náklady užívání návykových látek, tzn. těch všech tří, alkoholu, tabáku a drog, činily 56,2 mld. korun. Z toho náklady na užívání tabáku byly asi více než poloviční, 33,1 mld. korun.

Je odhadováno při dopadu na státní rozpočet, že pětiprocentní snížení spotřeby tabákových výrobků, to ten zákon také a Státní zdravotní ústav odhaduje, že dojde ke snížení počtu kuřáků, alkoholiků a narkomanů o 5, maximálně 10 %, by znamenal výpadek příjmu státního rozpočtu kolem 2,1 mld. korun. To je kvalifikovaný odhad.

Může to mít negativní dopady na podnikatelské subjekty, samozřejmě, kde to může vést ke ztrátě zisků v průmyslové sféře, ale na druhou stranu lze předpokládat nárůst zisků v jiných průmyslových odvětvích. Dopady na územní samosprávné celky samozřejmě mohou být, protože se tam mluví o legislativní úpravě záchytné služby a to může přinést vyšší zátěž rozpočtu územních správních celků. Sociální dopady negativní to nemá a dopady na životní prostředí v podstatě jsou minimální. Pouze v uzavřených prostorech můžou být daleko větší. Takže já jsem jinak si ten zákon prostudoval docela podrobně a líbí se mi stratifikace zákona. Myslím si, že ministerstvo to zpracovalo velice pečlivě. A vždycky řeší třeba omezení kouření v provozovnách stravovacích služeb, omezení kouření na veřejných místech, prodej tabákových výrobků a vždy těchto oblastí je řešeno v tom zákoně 12 a každá oblast má vždycky, nebudu to tady vyjmenovávat, protože to bychom tady byli zase ještě o půl hodiny déle, ale má vždycky variantu nulovou, pak druhou a třetí variantu a variantu čtvrtou, to je vždycky úplný zákaz něčeho, úplný zákaz prodeje, úplný zákaz kouření. Čtvrtá varianta je vždycky úplný zákaz a ta druhá, třetí varianta vždycky u té problematiky jsou, je to takové kompromisní řešení s mírnými ústupky.